Já zkusím i několik jasných shrnutí, proč bychom tu zákonnou normu přijímat neměli. Tady zaznělo několikrát, a tohle je spíš souhrn, že se ocitá v situaci, kdy v zásadě způsobí retroaktivitu zákona. Protože ti, kteří jsou v tuto chvíli ve funkcích, ve svém funkčním období, tak do toho funkčního období vstupovali s nějakou znalostí a platností zákonů a teď se v průběhu zápasu mají podmínky měnit. To je nepřípustné a je to nepochybně protiústavní, protože v tomhle případě prostě se podmínky běhu měnit nemají. Další podstatná věc, která také svědčí o špatné kvalitě předkládané novely, předkládané úpravy zákonné, je to, že je disproporční. Zaznělo tady jasně, že v případě těch, kteří jsou neuvolněni pro funkci, dává nařízení vlády limit 60 %. V tomto případě uvolněných politiků by to bylo 40 %. Jaké jsou k tomu důvody? Co k tomu navrhovatele vedlo? Další podstatná otázka spočívá také v tom, že budou disproporční podmínky pro ty, kteří jsou aktivní na úrovni krajské a na úrovni komunální. To je přece také konkrétní, věcný důvod, proč bychom ten zákon v žádném případě přijímat neměli. A několikrát tady také zaznělo, jaký je ekonomický efekt. Naprosto nevýznamný! Z hlediska toho, jak mají fungovat i třeba malé obce a malá města. Tohle nebude určovat do budoucna to, jak se budou kvalitně rozvíjet a do čeho budou schopny investovat peníze.

Mají dost odpovědnosti k tomu, aby se rozhodovali na základě své úvahy a svého svědomí. Děkuji mnohokrát za pozornost.

Děkuji za slovo. Neuvolněný funkcionář, pokud ve funkci skončí, tak nebere odstupné. Já se ptám, zdali funkcionář, který zůstane v uvolněné funkci s takto redukovaným platem, bere odstupné. To je poměrně zásadní.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Ale proč tady tuto výhodu mají mít jenom někteří? Já jsem poslanec Moravskoslezského kraje. Já bych byl velice rád dneska na Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje a nemám tu možnost na tom zastupitelstvu být na rozdíl od jiných kolegů, kteří to zastupitelstvo přímo řídí a svolali ho na dnešek. A prostě mě to mrzí, že nemůžu čerpat ty informace ze svého kraje.